Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 359/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Barbora Kořanová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jejich počet meziročně stoupá, a to v průměru o 8 %. Jedná se o dlouhodobý trend.

Převezměme tedy v tomto směru inspiraci např. ze zahraničí Dámy a pánové, prosím o ztišení. Děkuji vám. Prosím, pokračujte. Děkuji.